Děkuji za slovo. Přemýšlím, kde jsem skončil, kde znovu začít. Já to krátce shrnu a pak se vyjádřím i konkrétně k víceletému rámci. Tedy k hlasování Evropského parlamentu, které zde bylo vytaženo. To bylo hlasování v zájmu zachování a udržení evropských hodnot a evropské kultury. Docela zásadní. Většinou to bylo schváleno.

Ale tam se hlasovalo o tom, že v Maďarsku je ohrožena nezávislost soudů, svoboda médií, že je ohrožená občanská společnost a že jsou zneužívány dotace.

A já jsem za to rád.

Pokud se tady bavíme o tom, že nám chudne venkov, že je na venkově potřeba podporovat prodejny a podporovat kvalitu života, tak ten nejjednodušší recept je právě v dotační politice. Pokud vidíme, jakým způsobem vysychá krajina, jak razantním způsobem se znehodnocuje kvalita půdy, kdy je schopná absorbovat polovinu toho, co před osmdesáti lety, kdy vidíme, jak se plundrují vodní zdroje, tak nejlepší odpovědí na to, jak toto opravit, jsou dotace. Jsou zemědělské dotace, které mimochodem tvoří dvacetinásobek toho v evropském rozpočtu, co jde na bezpečnost, na ochranu vnějších hranic. Na tuto část jdou 2 procenta a na bezpečnost a ochranu hranic jdou 2 procenta evropského rozpočtu a 40 procent jde na společnou zemědělskou politiku. Ale když bude použit správně, tak může hodně pomoci. Jsme zemí, kde jsou největší lány, kde jsou největší zemědělské podniky. Ale to vede k čemu? Na polích zůstanou obrovské stroje, na obrovských lánech se menší ani neuživí. Ústředí je někde v centrále, ať už u Prahy, nebo v Praze, nebo někde v centru.

K tomu to může výrazně pomoct, protože pokud nejsou zastropovány dotace, tak přirozeně, a to selský rozum velí, pokud máte holt tisíc hektarů a k tomu jeden velký stroj, tak náklad na jeden hektar je nižší, než když těch hektarů máte sto padesát.

Proto budeme v tomto směru a ve víceletém finančním rámci nadále podporovat zastropování zemědělských dotací, protože v nich je potenciál oživení venkova, zbohatnutí venkova a také vyšší zaměstnanosti na venkově při zkvalitnění půdy a zkvalitnění vody. To byl pan poslanec Farský.

Dotace, to je ta nejlepší forma pro rozkrádání.